Co se týká nezávadnosti testů, tak to bych chtěl velmi a plédoval bych za to, aby to bylo prověřeno, protože ta dezinfekční látka je tam nějaký ethylenoxid, který je rakovinotvorný. Posledním bodem je dost důležitá věc.

Děkuji za odpověď. Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, já nevím o tom a pokud máte takové poznatky, tak určitě by bylo dobré to zveřejnit že by někdo nutil někoho, aby se naočkoval, protože očkování je dobrovolná věc. Vy se sám musíte zaregistrovat v systému Rezervatic a je tam docela fronta, takže určitě v současnosti vůbec nebude nikdo nikoho aspoň z centrální úrovně nutit k tomu, aby se očkoval, čili je to opravdu na dobrovolné bázi.

Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz, prosím, máte slovo. Děkuji za některé odpovědi, i když se mi tady nedostalo úplně všech odpovědí, protože já jsem se ptal ještě na tu nezávadnost. Já vím, že ty testy mají nějakou čínskou certifikaci, ale já bych byl skutečně pro to, aby ty testy měly naši českou certifikaci a byly testovány tedy na to, zda tam nejsou škodlivé látky.

My tady používáme také ty testy, které byly určeny pro školy, a já z toho opravdu dobrý pocit nemám, protože v nose mě pálí ještě další tři hodiny. Co se týká zaměstnavatele, který vydírá takhle své zaměstnance, to je skutečně skandální a doufám, že s tím ministerstvo něco udělá. Děkuji za dodržování času k položení doplňující otázky.

Myslím si, že pro to jsou určené jiné orgány, které by to měly dělat. Jinak já opět zdůrazňuji, že očkování je nastaveno tak, že je naprosto na dobrovolné bázi, a jestli někdo ze zaměstnavatelů to vyžaduje, tak je to určitě důvod na přezkoumání, a pokud takový podnět máte, tak i v rámci občanského postupu je potřeba, abyste ten podnět podal. Co se týče vyšetření materiálu, tak my opravdu postupujeme tak, jak je to běžné u zboží, které je dodáváno ze zahraničí. Nechám přezkoumat, jestli je možné potom třeba po vysoutěžení toho materiálu ještě paralelně přezkoumat bezpečnost a nezávadnost toho, co hmotné rezervy nakoupí a dají do oběhu. Ty se samozřejmě mohou používat všude tam, kde se ten materiál nakupuje individuálně, ale pokud se to nakupuje centrálně, tak je to standardní výběrové řízení, které má nějaké parametry, a to je otevřeno všem, takže my budeme samozřejmě rádi, když to vyhraje český výrobce, ale musí nabídnout takové podmínky jako někdo ze zahraničí. Děkuji.

Děkuji pěkně.

Děkuji. Vážená paní ministryně, chci vás interpelovat ve věci neslučitelnosti kompenzačního bonusu a nového programu COVID Nepokryté náklady... Paní ministryně, jste interpelována.

Tento program je určen pro fyzické osoby, tedy i osoby samostatně výdělečně činné, ale není slučitelný s kompenzačním bonusem, a já v tom vidím značný rozpor.

Když jsem interpeloval vašeho kolegu pana ministra Havlíčka ve stejné věci, tak to ve své odpovědi vlastně hodil na vás, protože mi odpověděl, že to neumožňuje zákon o kompenzačním bonusu. Já bych vám chtěl, paní ministryně, připomenout, že když se tady projednávala novela zákona o kompenzačním bonusu, tak jsem navrhoval pozměňovací návrh, aby právě kompenzační bonus mohl být slučitelný s nově připravovanými programy, a tím by se předešlo dnešní situaci.